Dále zazněl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili a upravili kvorum.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále zde byl navržen školský výbor. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání školskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání návrhu výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem byl výbor pro životní prostředí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem byl zemědělský výbor.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pak zde byl návrh na kontrolní výbor. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání kontrolnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

Dále zde byl návrh na mandátový a imunitní výbor.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem byl zahraniční výbor.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A poslední byl navržen výbor sociální.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Všem přítomným se výrazně zlepšily statistiky hlasování a žádný další výbor nebyl určen k projednání tohoto návrhu. Dále zde v obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů ze strany pana poslance Feriho. Doufám, že to hlasovatelné je. Pan předseda Bartoš. Dobré dopoledne, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já bych chtěl jenom možná podotknout. Já jsem teď sledoval paní ministryni, jak tak kroutí hlavou.

To skutečně není ta otevřená debata, která tady byla avizována od paní ministryně.

Nejenom že byl shledán závadným, ale k celému návrhu, který prostě nezrušil ten zákon celý, k tomu návrhu bylo pět disentních stanovisek ústavních soudců, tedy významných autorit v oblasti ústavního práva, takže je zřejmé, že se pohybujeme na hraně. Pohybujeme se na hraně ústavnosti. Ta novela se snaží vyhovět tomu nálezu, ale opravdu mu vyhovuje?

Vy si tu diskuzi nepřejete. Vy jenom vstřícně hovoříte, jak chcete diskutovat, ale pak jenom chcete velet a chcete, aby ti všichni ostatní mlčeli. Tak si dovoluji obrátit se alespoň na předsedu ústavněprávního výboru a alespoň na předsedu hospodářského výboru, aby když už Sněmovna se chová tímto způsobem ignorantně k parlamentní diskuzi, která by měla být důležitá, aby si alespoň oni z vlastní iniciativy ten zákon vzali a aby ho projednali v orgánu Poslanecké sněmovny, aby nám potom jako celé Poslanecké sněmovně mohli říct, jaký je názor tohoto parlamentního orgánu.